Děkuji. Mezitím přišly další omluvy, se kterými vás seznámím.

Budeme pokračovat v podrobné rozpravě. Paní poslankyně Langšádlová, po ní vystoupí pan poslanec Kaňkovský. Paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, chtěla bych se přihlásit k pozměňovacímu návrhu ke státnímu rozpočtu, který je pod sněmovním dokumentem 72. Jedná se o navýšení rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, a to 131 mld. korun. Jedná se o navýšení pro soukromé a církevní školy. Chtěla bych zdůraznit, že tento návrh odpovídá částce, která v rozpočtu již měla být dle zákona, protože při schvalování zákona o státním rozpočtu došlo k pochybení.

To není nic navíc.

Děkuji vám za pozornost. Já také děkuji a prosím pana poslance Víta Kaňkovského. Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, vážení členové vlády, milé kolegyně, vážení kolegové. Jak při projednávání prvního čtení návrhu zákona o státním rozpočtu na příští rok, tak při jeho projednávání ve výborech a koneckonců i dnes ve druhém čtení se velmi intenzivně diskutuje otázka dofinancování sociálních služeb pro rok 2018. Ve všech diskuzích nakonec zvítězí názor, že stávající návrh státního rozpočtu, který počítá pro financování sociálních služeb na příští rok s částkou 11,6 mld. korun, je v této položce nevyhovující a ve svém důsledku vysoce rizikový. Důvody, proč je potřeba navýšit rozpočet pro financování sociálních služeb, zde dnes již opakovaně zazněly. Já tady zdůrazním jenom ten jeden zásadní a tím je kritická personální situace v sociálních službách napříč Českou republikou. Fakt, že se v letošním roce podařilo dojednat navýšení platových tarifů a dofinancování mezd v organizacích odměňujících mzdou, hodnotím velmi kladně. Jsem ale přesvědčen, že to byl jen částečný stabilizační krok a cesta k zastavení dalšího odchodu zaměstnanců ze sociálních služeb, který by již hrozil personálním kolapsem v tomto sektoru. Bohužel na tento velmi složitě dojednaný krok už dále nenavázaly rozpočtové přípravy pro rok 2018, což zde již dnes také zaznělo. Jako pozitivní hodnotím vůli napříč kluby zastoupenými v Poslanecké sněmovně tento problém řešit. Vím, že na základě jednání rozpočtového výboru a doprovodného usnesení byl připraven a dnes tady již kolegou Janem Volným přednesen pozměňovací návrh, který by navýšil původně rozpočtovaných 11,6 mld. korun na sociální služby o 1,5 mld. korun. Jednoznačně to vnímám jako vstřícný krok, avšak na základě propočtů sociálních partnerů, včetně Asociace krajů, je reálná potřeba dofinancování sociálních služeb ve výši 3,5 mld. korun. Z tohoto důvodu předkládám pozměňovací návrh pod číslem sněmovního dokumentu 142, ke kterému se tímto formálně hlásím.

Jsou tam dvě varianty. Zde je třeba říci, že navýšení o 3 mld. je minimum, které je třeba schválit, abychom sektor sociálních služeb nerozkolísali, přičemž dobře víme, že tento segment je právě už kvůli zmíněné personální krizi už tak velmi ohrožen. Vzhledem k tomu, že současná podoba struktury rozpočtu kapitoly 313 MPSV neumožňuje řešení dofinancování sociálních služeb pouze přesuny v této kapitole, navrhuji kombinované řešení částečně přesunem v samotné kapitole 313 MPSV a dále potom snížením rozpočtu v kapitole 398 Všeobecná pokladní správa ve specifickém ukazateli odvody do rozpočtu Evropské unie a v kapitole 396 Státní dluh ve specifickém ukazateli výdaje na obsluhu státního dluhu. Vážené paní kolegyně, vážní páni kolegové, konečná podoba státního rozpočtu je vždy kompromisem mezi potřebami a možnostmi a v řadě ohledů je to výsledek politické dohody v Poslanecké sněmovně. Vzhledem k opravdu nelehké situaci v sociálních službách si dovoluji zdvořile požádat členy rozpočtového výboru a následně pak i nás všechny, abychom při projednání dofinancování sociálních služeb postupovali v maximálně věcném duchu, tak abychom neuvrhli sociální služby do kolapsového stavu. Jestliže jsme se navzdory turbulentní situaci na naší politické scéně většinově shodli na tom, že tento sektor je třeba dofinancovat, pak prosím najděme společnou cestu, jak tohoto cíle dosáhnout, a to bez ohledu na stranickou příslušnost. Vážené kolegyně, vážení kolegové, děkuji vám za pozornost i za moudré zvážení řešení tohoto problému.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych i já se přihlásil ke sněmovnímu dokumentu číslo 45, který v písemné podobě předložil poslanec Jan Bartošek.

Tento zákon ukládá řadu povinností a my můžeme už v současné době částečně hodnotit.

Proto vaši pozornost směřuji k tomuto pozměňovacímu návrhu, který se chce zabývat také prevencí, protože jsem přesvědčen o tom, že není možné pouze přijmout zákon o hazardních hrách, zpřísnit podmínky, ale že je třeba také vytvořit prostředí pro záležitosti prevence.

Děkuji vám, že zvážíte rozhodnutí v této věci. Děkuji.

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dámy a pánové, dovolte mi, abych se přihlásil k pozměňovacímu návrhu číslo 108.